Ale rozhodně to byla lepší varianta. Rozhodně to byla lepší varianta. Nepřijít s ničím a ještě říkat nahlas ze strany paní ministryně sociálních věcí, že vlastně žádnou důchodovou reformu nepotřebujeme. Slyšíme od ministryně práce a sociálních věcí, pro kterou by to měl být nejdůležitější úkol v jejím resortu, slyšíme, že ji nepotřebujeme a že ji neumí udělat.

Vy jste tady dopoledne říkala, že máme veřejné finance v bezvadném stavu, že jsme špičkoví. Omlouvám se, čas, pane poslanče, vypršel. Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já s tím nemůžu zásadně souhlasit. A když máme nejvyšší hospodářský růst, kdy jindy to máme dělat? To je pořád dokolečka jedna a ta samá rétorika.

Pan poslanec Bauer bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Jenom prostřednictvím pana předsedajícího k mému předřečníkovi.

To za prvé. A za druhé.

Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Juchelka také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já slibuji, že o to zkrátím svůj standardní projev.

Pane kolego, prostě si musíte zvyknout na to, že státní rozpočet není majetkem hnutí ANO, že není váš, že to nejsou vaše peníze, které těm penzistům rozdělujete, že je to prostě rozhodnutí celého politického spektra a mají na tom zásluhu jak vaši poslanci, tak i poslanci ostatní.

Děkuji moc.

Takže já tady slyším: vy si kupujete hlasy seniorů tím, že jim zvyšujete důchody, s čímž já nesouhlasím. A na druhou stranu tady řeknete: my jsme pro to samozřejmě úplně všichni hlasovali. Souhlasím s vámi, souhlasím s panem Bauerem ohledně demografického růstu, ohledně porodnosti, ohledně dětí, ohledně bydlení. A myslím si, že jsme momentálně teď na dobré cestě. Faktická poznámka pana poslance Jurečky, potom faktická poznámka paní místopředsedkyně vlády Schillerové. Prosím, máte slovo. Dobrý večer. Pane předsedající, dovolte, abych reagoval faktickou poznámkou na kolegu poslance Aleše Juchelku prostřednictvím vaším.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji mnohokrát.

Když nám roste průměrná mzda, tak to procento samozřejmě klesá.

Oni to moc dobře vědí. Takže prosím, nedělejme to. Řekněme si ano, roste nám průměrná mzda, to procento se snižuje, to je pravda, s tím já souhlasím. Taky tvrdím poctivě, že toto není žádná důchodová reforma. Toto není žádná důchodová reforma. Nic jiného, nic víc. Ano, udržitelnost tohoto systému po roce 2030 začne být problémem.

A bude to dalších 30 let. Tady jsme teď ztratili hodiny.